Návrh byl přijat.

Jedná se o legislativně technické úpravy textu vládního návrhu zákona, které cílí na jednoznačnější interpretaci s pořizováním a zveřejňováním politiky územního rozvoje. Stanovisko doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Pozměňovací návrh vkládá do § 43, který ustanovuje obsah územního plánu obce pojem plochy změn v krajině. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 87. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko je doporučující. Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Takže další krok A20 až A26 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 90.

Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 91. Návrh byl přijat. Další krok.

Krok 37., A36 a A37 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje zrušuje okruh účastníků stavebního řízení o osoby, které tak stanoví zvláštní právní předpis. Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nehlasovatelným se stává C32. Krok 38., A39 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje navrhuje změny lhůt pro zveřejnění a délku doby uveřejnění oznámení stavebního záměru stavebním úřadem. Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Teď přistupujeme k změnám zákona o ochraně přírody a krajiny. A47 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje rozšiřuje výjimky mít povolení ke kácení dřevin v ochranném pásmu v zařízení pro rozvod tepelné energie. Doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.